Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, tento návrh lze za určitých okolností označit jako sněmovní evergreen. Byl zde návrh exposlankyně Orgoníkové a úspěšným kompromisem napříč politickým spektrem přijatý zákon v roce 2009.

Konstatuje, že by se mělo jednat asi maximálně o 111 známých žadatelů či skupin žadatelů, kteří se v minulosti hlásili o odškodnění již ve spojitosti s aktuálně platným zněním zákona o odškodnění, přičemž na jedno uznané odškodnění připadá částka maximálně 2 mil. bez ohledu na počet osob, mezi které se dělí, a toto odškodnění jim nebylo vyplaceno. Podle jiných informací se v minulosti jednalo o asi 80 případů, které nebyly dořešeny. Takže pokud se tyto zakládají na pravdě, je zde znatelný nárůst v počtu osob žádajících odškodnění. Předkladatelé sami nejsou schopni vyloučit také možnost, že se nepřihlásí další žadatelé, kteří podle původního zákona neměli na odškodnění nárok, a tudíž o něj nežádali. Dalším problémem je záruka, že mezi žadateli nebudou i ti, které bychom rozhodně odškodňovat neměli. Toto v návrhu vůbec není řešeno. Také se naskýtá otázka, do kolikáté generace máme tuto restituci jde totiž jednoznačně o restituci vyplácet a pokračovat tím vlastně jistým způsobem i v dalších restitucích. Žádáte, aby byl váš návrh schválen již v prvním čtení bez projednání ve výborech. Chápu argument o časovém odstupu, nejsem však nakloněn unáhlenému projednávání návrhu. Za sebe jsem připraven hlasovat pro postoupení návrhu výborům ke standardnímu legislativnímu procesu. Kromě rozpočtového výboru by bylo vhodné, aby návrh posoudil i ústavněprávní výbor, což tímto také procedurálně navrhuji. Po zvážení všech pozitiv i rizik, na které při tom určitě narazíme, se s plnou zodpovědností budeme moci všichni rozhodnout, zda ve finále bude návrh přijatelný, či nikoliv. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Já jen velmi stručně: Uplatňuji veto podle § 90 odst. 3 na projednávání tohoto zákona v režimu § 90 odst. Ano, omlouvám se.

Prosím pana poslance Junka, aby se ujal slova. Dobrý den, kolegyně, kolegové, nebudu zdržovat. Nicméně věci, které tady zazněly od pana zpravodaje, mně takříkajíc hnuly žlučí. Ale opravdu ty věci, které zazněly, nejsou úplně relevantní a nemůžu s nimi souhlasit. Takže ale ve druhém čtení. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Vondráčka. Děkuji za slovo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Tak to je osud.

Děkuji a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já jsem, vážené kolegyně a kolegové, pro vás měla tady připraven příběh jedné rodiny, abych vám to na tom příběhu vysvětlila, čeho se to vlastně týká.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní poslankyni. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan navrhovatel. Prosím, máte slovo. Já budu velmi krátký, děkuji za slovo.

Jsem přesvědčen, že 30 dnů na projednání ve výboru bude dostatečně stačit. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan zpravodaj? Také ne. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Proti? Hlasování končím.

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Pan zpravodaj. Prosím. Tak jak jsem konstatoval v rozpravě, kdy jsem procedurálně navrhoval ústavněprávnímu výboru, tak ještě jednou opakuji svoji prosbu. Ano, i o tomto návrhu budeme hlasovat. Není.

Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat a lhůta na projednání ve výborech byla zkrácena na 30 dní. Tímto končím projednávání tohoto bodu.